Já také děkuji.

Tak pan poslanec? Paní ministryně, prosím.

Už k té proceduře. Já jsem to vnímala tak, že ta diskuse nebyla dokončena, že to bylo přerušeno, ale budeme se tady zřejmě asi spolu o to přít. Dobře, nebudu to dále vyhrocovat.

A já nemám spis.

Já také děkuji. Usnesení Sněmovny je jasné, přesné odmítnutí odpovědi.

Děkuji. Já ne. Přečtu omluvenku. Pan poslanec chce reagovat. Prosím.

A přicházejí poslanci.

Kdo je proti?

Nesouhlasné stanovisko nebylo přijato. Jiné stanovisko navrženo nebylo, takže tím projednávání tohoto tisku končí a posuneme se dál. Děkuji všem, děkuji paní ministryni, děkuji panu poslanci.

Projednání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Ten přítomen není, takže já nebudu otevírat rozpravu a interpelaci odkládám. Jako další je zde interpelace na ministra kultury Antonína Staňka.

Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 381. Zahajuji rozpravu a prosil bych pana poslance Kupku.

Já zahajuji rozpravu a prosím pana poslance. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Doufám, že to nyní bude lepší.

Státní moc v podobě Finanční správy dostala zelenou k čemukoliv, jen aby se mohlo vedení rezortu chlubit zvýšením výběru daní. V tomto tažení jim nic není svaté, ani jít na hranu, či dokonce za hranu zákona, protože v tomto vidění světa účel světí jakýkoli prostředek.